Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem moc ráda, že dnes můžu na této půdě projednávat novelizaci zákona takzvané manželství pro všechny.

V případě, že se rozhodnou pro registrované partnerství, vědí, že tento úkon mohou učinit pouze na 14 místech v republice a tento úkon nebude důstojný vůči tak hlubokému vyjádření lásky dvou lidí.

Zemřel náhle, nikdo to nečekal.

Zda bude mít jeho přítel nárok zůstat v bytě, také ne.

Připraví se paní kolegyně Melková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

A jde zcela o legitimní požadavek.

Přijetí této novely slibuje umožnit lidem z LGBT komunity požívat stejných práv a zároveň i dosáhnout stejné úrovně partnerského uspořádání jako nám všem ostatním. A to mi přijde velmi důležité.

Není, tak v tom případě její přihláška propadá na konec přihlášek.

Není omluven. Připraví se pan kolega Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.